Já se nebudu zabývat dále tím, v čem jsou další a další příležitosti, ať už jsou to pracovní sdílení knowhow, spíše bych řekl, co Digitální a informační agentura není. Není to žádný masivní vzniklý úřad.

Ve srovnání se zahraničím by pak DIA měla být malá a úsporná.

Ty náklady jsme vypočítali v prvním roce na 160 milionů ročně. DIA je z mého pohledu investice, která se skutečně vrátí.

Skutečně, jejím úkolem je realizovat, pomáhat, koordinovat, metodicky vést, sdílet potřebné knowhow, ale i zajišťovat provoz a rozvoj těch základních systémů české digitalizace.

A já bych chtěl poděkovat těm, kteří se těchto jednání účastnili, za debatu, jejímž výsledkem byly i některé pozměňovací návrhy, které přichází, jak z ústavněprávního výboru, tak i z debaty mezi třeba bezpečnostními složkami, zástupci bank a pojišťoven a mají za cíl upravit ten původní návrh, vyvážit ochranu osobních údajů, bankovního tajemství, zájem na ochraně osob a bezpečnosti, například které plní nějaké úkoly vyplývající z bezpečnostních sborů. Výsledná úprava z ÚPV je obecně přijatelným kompromisem a já bych chtěl poděkovat Markovi Bendovi, který tento kompromis pomohl zprostředkovat. Pak přichází ještě pozměňovací návrhy z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, je tam osm dílčích změn, které opět vyplynuly z prací na zřízení agentury samotné. Jejich společným cílem je urychlit a usnadnit práci onoho přípravného týmu a té agentuře zajistit patřičné zázemí a personál v prvních měsících její existence. Prostředky, které budeme mít nejen z Národního plánu obnovy, ale i z dalších investic v oblasti digitalizace, jsou obrovské. Česká republika má skutečně šanci dostát závazku digitální transformace, jak si ostatně stanovila i naše vláda, a ukazuje se ze všech zkušeností jak ze zahraničí, že digitální agentura a tento způsob řízení je skutečně investicí, která nejenže se vrátí na úsporách a efektivitě státu v realizaci jednotlivých procesů, ale i na úspoře času a peněz lidí a firem. Já vám děkuji. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Nechci zdržovat, proto se za výbor pro veřejnou spáru a regionální rozvoj odkážu na sněmovní tisk 287/3, kde jsme na tomto výboru přijali osm pozměňovacích návrhů a tento tisk jsme projednali.